Naopak my každou debatu vítáme.

Děkuji.

Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Pane zpravodaji, máte slovo.

Já vám děkuji, jenom velmi krátce.

A pak z toho vznikají velmi často nedokonalé a nešťastné zákony, které velmi často ve svém znění jdou dokonce i proti původnímu originálu. Takže já bych u této příležitosti rád připomněl to, že už jsme tady mnohokrát společně napříč politickým spektrem hlasovali právě proti devadesátce, proti zkráceným lhůtám, tak abychom ta ministerstva naučili dodávat nám materiály včas, s překladem a odděleným textem původního nařízení nebo směrnice a toho, co se tam přilepilo potom na těch ministerstvech, tak aby to bylo i srozumitelné a mohli jsme to lépe na výborech a ostatních orgánech Poslanecké sněmovny projednat a prodiskutovat. Děkuji.

Pane ministře? Pan zpravodaj? Nemá zájem. Budeme tedy pokračovat, a to návrhem na zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů.

Prosím, přihlaste se svými hlasovacími kartami.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Má někdo jiný návrh přikázání? Není tomu tak.

Končím tím bod číslo 32. Než budeme pokračovat, požádám o předložení dalších tisků podle schváleného pořadu schůze případně si je vyzvednu.

Odpusťte mi krátké přerušení.